Budoucí vývoj asi bude takový, že se vypíše soutěž na nového zhotovitele.

Dneska odhadovat zpoždění nechci. Je samozřejmě nutno říci, že stavba měla už dneska být jinde, takže zpoždění tam je, ale podle mého názoru se dá do velké míry nezvyšovat nebo možná i částečně eliminovat. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, máme tady zimu a s ní je spojené lyžování, které se však bez technického sněhu kvůli postupnému oteplování neobejde.

Podle zákona musí za odběr povrchové vody platit každý, kdo odebere více než 6 tisíc m3 vody ročně.

Poprosím pana ministra o odpověď.

Dobrý den, vážený pane předsedající, vážená paní poslankyně.

Ministerstvo zemědělství si uvědomuje závažnost situace. Děkuji. Vidím, že ano. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, moje interpelace se týká aktuálních programů ministerstva, a to konkrétně výzev určených pro podporu materiálně technické základny sportu. Vaše ministerstvo aktuálně pro účely rekonstrukcí sportovní infrastruktury vyhlašuje dvě výzvy.

Chápu ale, že výzva měla sloužit především k rekonstrukci městských stadionů. To podstatné je totiž v druhé výzvě, která je určena výhradně klubům.

To jsou pro kluby obrovské peníze, které nemají ani některé prosperující kluby. Mít totiž našetřeno přes milion je opravdu vysoká částka.

Je to hodně a řada klubů, zejména opět ty malé, si skutečně není schopna na takovou dotaci sáhnout. Pane ministře, proto se vás ptám, zdali se nechystáte tyto podmínky přehodnotit. Dalším v pořadí je paní poslankyně Věra Kovářová na paní ministryni Kláru Dostálovou. Vážená paní ministryně, včera bohužel neprošel pozměňovací návrh Starostů a nezávislých, který přidával 310 milionů korun obcím a městům do 10 tisíc obyvatel na rekonstrukce místních komunikací. Stav těchto komunikací je velmi špatný a tyto menší obce a města si nemohou dovolit jejich opravy. Na výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj bylo konstatováno, že není nutné navyšovat rozpočet v tomto dotačním programu, nicméně jste připustila, že by bylo možné v rámci příštího roku a státního rozpočtu, resp. rozpočtu vašeho ministerstva, přidat nějaké finanční prostředky. Zajímá mě tedy, jestli tento váš slib stále platí a zda si ním stojíte a kolik financí se chystáte přidat na opravy těchto komunikací. Děkuji. Jelikož paní ministryně není přítomna, tak bude rovněž na tuto interpelaci odpovězeno písemně.